Přímá odpověď na vaši otázku, zda něco takového zvažujeme víc než to, otevřeli jsme už jednání s Asociací krajů a s jednotlivými kraji debatu o tom, jak to do budoucna lépe uspořádat.

K tomu tedy Ministerstvo dopravy, jak jsem říkal, přidalo jednotnou jízdenku pro celou Českou republiku, ale na železnici. Naše předsevzetí do budoucna musí být jednoznačně takové u jednoho stolu, aniž by to znamenalo popření jednotlivých krajských integrovaných systémů, najít nějaké spojení a najít ho zároveň tak, aby to český rozpočet unesl. Samozřejmě že i v případě toho Německa to znamenalo to z jednotné státní pokladny a i ta 49eurová jízdenka bude znamenat obrovský výdaj, protože ty prostředky doputují jak k dopravcům, tak k jednotlivým regionům.

Děkuji, paní předsedající. Jsem rád, že ministerstvo přistoupilo k tomu, že by se zabývalo touto celorepublikovou jízdenkou, aby to usnadnilo cestování, nejenom samozřejmě důchodcům, invalidním, žákům, ale víceméně všem, a budu ve střehu a budu sledovat, jak ministerstvo na tom pracuje. Děkuji.

A přistoupíme k interpelaci pana poslance Romana Kubíčka a připraví se s interpelací pan poslanec Lubomír Metnar. Ale pan poslanec Kubíček také není v sále, propadá interpelace.

Prosím. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Vojenský technický ústav je komplexní a pro plnění úkolů pro Armádu České republiky velice důležitý. Podnik je zároveň dlouhodobě ve velmi dobré hospodářské kondici. V současné době a zvláště s ohledem na mezinárodní bezpečnostní situaci tyto změny rozhodně nepřispívají ke stabilitě tohoto státního podniku, který má významný podíl při řešení strategických projektů pro Armádu České republiky, mimo jiné v oblasti protivzdušné obrany. 6. 12. letošního roku zasedá výbor pro obranu, který má na programu jednání bod s názvem Informace o personálních změnách v řízení státních podniků zřizovaných Ministerstvem obrany. Když jsem se vás chtěl dotazovat na důvody odvolání ředitele Vojenského technického ústavu, vzhledem k tomu, že jste na zahraniční cestě, činím, tak prostřednictvím této interpelace. Zajímají mě důvody, které vedly k těmto náhlým změnám, a i jaké okolnosti předcházely těmto rozhodnutím a zda to nebude mít dopady na projekty, které tento podnik realizuje. Děkuji za odpověď. Paní ministryně je omluvena a odpověď přijde do 30 dnů. Děkuju, paní předsedající.

Často spolu nesouhlasíme, ale často se posloucháme, a já tady musím říci, že jsme schopni i vyslyšet názory opozice na bezpečnostním výboru, třeba dání výjezdního příkazu v rámci 7 dnů, to byla určitě připomínka, která byla věcná, a my jsme ji posléze po poradě s policejním prezidiem a vedením policie i do daného opatření skutečně implementovali. Systémová opatření v rámci dočasného znovuzavedení kontrol na vnitřní hranici se Slovenskou republikou jsou zajištěna výkonem služby na místech určených pro překračování hranic a na takzvané zelené státní hranici, a to především policisty krajských ředitelství Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského kraje, posíleni jsou i ostatními krajskými ředitelstvími a logicky i Ředitelstvím služby cizinecké policie, kterou vy jste zmínil.